Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ta je ale navržena. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, za náš poslanecký klub myslím, že ani nevyužiji těch pěti minut. Za prvé chci poděkovat paní ministryni, že změnila názor. Chci ale říct, že ten návrh vlády není dostatečný. Myslím si, že živnostníci a drobní podnikatelé budou mít úplně jinou starost, až skončí nouzový stav, aby vůbec nějaké tržby měli, ne jestli se budou elektronicky evidovat.

Samozřejmě preferujeme dvanáct měsíců. Tento návrh hlasoval dopoledne, nebo ráno, rozpočtový výbor. Neprošel.